Pane poslanče, prosím, máte slovo. A připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Děkuji, pane předsedající.

Problém je, že oni místo stáží jsou v nemocnicích.

Já jsem za to panu ministrovi děkoval.

Takových problémů mám celou řadu, ale tento je konkrétní.

No a teď bude Chrám svatého Víta, všichni znáte Chrám svatého Víta.